Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Ještě jednou zopakuji kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím projednávání tohoto tisku končím. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, omlouvám se, že přerušuji toto projednání smluv mezi Evropskou unií a Singapurem. Dnes máme zařazené interpelace, bohužel aktuální zprávy ohledně probíhajícího policejního zásahu jsme se dozvěděli až dnes ráno, takže nebylo možné tuto záležitost zařadit na interpelace a já jsem ani nezaznamenal, že by ji kdokoliv vznesl. Jedná se o kauzu probíhajícího policejního zásahu v ředitelství firmy Kapsch, zásahu, který se údajně týká i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pana místopředsedy Faltýnka, který tam údajně nefiguruje jako obviněný, ale jeho obhájce mluví o tom, že tam figuruje jako svědek, a kterou provádí olomoucké vrchní státní zastupitelství.

Vzhledem k tomu, že situace kolem firmy Kapsch byla mnohokrát předmětem veřejné debaty, že v roce 2016 šlo o třetí největší zakázku bez soutěže, za 5 mld. korun to prodloužení, dělalo se to v neděli, já nevím, jestli se ta kauza toho týká, a myslím si, že mluvím za všechny poslance opozice, že aktuálně nemáme žádné informace i ze strany ministra dopravy, do jehož působnosti tato záležitost spadá. Přesto se v médiích hovoří o tom, že to je zátah proti organizované zločinecké skupině, že se tam řeší podplácení.

Já chápu, že ANO není zrovna po chuti, aby se tady probíraly věci, které se týkají jeho vlády. Přesto si myslím, že to je zásadní věc, protože tam jde o mnoho miliard korun. Historicky už jsme tady jednu takovou policejní razii měli, která měla zásadní dopady na náš politický systém. Domnívám se, že pan ministr by se měl hned teď, v okamžiku, kdy to je aktuální, zabývat tím, že nám to tady krátce osvětlí, takže potom stihneme doprojednat i zbytek programu. Děkuji za pozornost.

Pane ministře, vy si přejete vystoupit? Tak ano. Pan ministr s přednostním právem vystoupit skutečně může, takže dáváme slovo panu ministrovi.

To chceme jako Poslanecká sněmovna dnes vstupovat do živého případu, který ještě není ani zahájen? Já vím jediné informace, které jsou, které já mám, jsou z médií, a že by policie přišla za mnou a začala mi sdělovat, co se děje kolem mýta, to se opravdu neděje. Nechme udělat policii její práci. Ona pravděpodobně ví, co dělá, nebo já věřím tomu, že ví, co dělá. Tak ji nechme pracovat a neřešme v Poslanecké sněmovně něco, co opravu známe jenom z médií. Já jsem u žádného zásahu nebyl. Postoupíme k dalšímu bodu programu schůze.